Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 49. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás zde vítám.

Navrhujeme zařadit do pořadu schůze nové body, a to návrhy zákonů vrácené Senátem. sněmovní tisk 874/2 daňové zákony, dále navrhujeme zařadit do pořadu schůze nový bod: Návrh na volbu členů dočasné komise Poslanecké sněmovny pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci COVID.

To je z mé strany vše.

Prosím, máte slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím o klid v sále.

Ten tisk má podporu mnoha z vás zcela napříč politickým spektrem.

Já vám skutečně děkuji.

Já jsem daný návrh konzultoval s odbornou veřejností.

I děti do jednoho roku věku prostě mohou být diagnostikovány i jako děti s vážným postižením, které si prostě státní garance a kompenzace zaslouží. Samozřejmě nelze odhadovat, kolik v aktuální rok bude žádostí, které budou činit nárok na státní rozpočet. Nicméně se nám v nějaké zprůměrované částce posledních let podařilo vypočítat, že ten nárok na státní rozpočet na jeden rok by byl nějakých 24 milionů korun. Tedy ani v této krizové době se nejedná o něco, co by si státní rozpočet nemohl dovolit. A vězte a věřte prosím, že tím skutečně pomůžete rodinám, které se například i po narození nedonošeného dítěte najednou ocitají ve zcela změněné rodinné realitě.

Já vás moc prosím jako ten zmíněný narozeninový dárek zařadit tento bod na páteční jednání. Nemyslím si, že by to bylo něco konfliktního. Děkuji vám za pozornost.